Než postoupíme dál, přečtu omluvenky, které mezitím dorazily.

To byly nové omluvenky. Nyní tedy ústní interpelace, které jsou určeny předsedovi vlády České republiky nebo vládě České republiky a ostatním členům vlády.

Upozorňuji všechny poslance a interpelované členy vlády, že pokud budou vyčerpány interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, bude ihned zahájen bod interpelací na ostatní členy vlády. Dávám slovo poslanci Marku Výbornému, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Andreje Babiše. Prosím. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové. Vážený pane premiére, obracím se na vás ve věci realizace programu humanitárního přijetí nezletilých dětí, které prchají ze zemí stižených válečným konfliktem. Podotýkám, že jsem tento dotaz chtěl také vznést na prvního místopředsedu vaší vlády, ale pan ministr Hamáček je na zahraniční služební cestě. Poprosím tedy o odpověď vás, protože předpokládám, že v této poměrně zásadní věci jste spolu v kontaktu.

Zbytek těchto dětí je v táborech ochranné detence, v tom nejhorším případě na ulici.

Chci zdůraznit, že mnoho zemí Evropské unie realizovalo či realizuje programy humanitárního přijetí těchto dětí a převzetí jejich azylového řízení, ať už je to Velká Británie, Estonsko, Irsko, Portugalsko, Litva, Lotyšsko, Finsko. Nejnověji takový projekt iniciovalo Slovensko, které již jedná s řeckými orgány o převzetí skupiny cca deseti dětí. Podle vašeho vyjádření a podle vyjádření Ministerstva vnitra mělo Ministerstvo vnitra poskytnout součinnost pro vytipování vhodných kandidátů pro případné přijetí v České republice.

Slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Prosím, pane premiére. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já bych s dovolením informoval o rozvojové pomoci pro děti ze zemí válečných konfliktů, kterou realizuje Česká republika.